Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, před sebou máte návrh na sjednání dodatku číslo 1 k hostitelské dohodě mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém, týkající se umístění, podpory, výsad a imunit, podepsané v Praze 27. ledna 2012.

Podstatně se tak zvýšil význam agentury a rozsah jejích činností. Připomínám, že jde o první a dosud jedinou agenturu Evropské unie se sídlem v České republice. Vedle prestiže znamená sídlo agentury v Praze pro českou ekonomiku také přímé finanční přínosy.

Navýšení odpovědnosti a úkolů agentury si však vyžádá vyšší personální i technické zdroje, pro které již nebude dostačovat současná budova poskytnutá GSA na základě původní hostitelské budovy. K nárůstu počtu zaměstnanců dojde postupně během několika let.

Zároveň nyní probíhají na úrovni Rady EU a Evropského parlamentu jednání o dalším unijním kosmickém systému pro zabezpečené telekomunikační spojení. Celkové počty pracovníků EUSPA v Praze, stejně jako přínosy agentury tak budou patrně ještě vyšší.

Obě strany vyjádřily svůj záměr tímto způsobem postupovat prostřednictvím dvou vzájemných memorand o porozumění.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu tohoto materiálu.

Prosím, máte slovo. Krásný dobrý den, dámy a pánové. Podtrhl bych, že rozšíření agentury a rozšíření toho sídla samozřejmě přinese České republice nejenom prestiž, ale rozšíření vědy, výzkumu a dalších investic i do českých firem, takže to je bych řekl velice významné, a zahraniční výbor tak doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: